A když to pan místopředseda Okamura prostřednictvím pana předsedajícího zmiňuje, že by to vrátil zpátky, tak mi přijde, že se vůbec nebavil například s těmi advokáty nebo věřiteli, kteří v té době byli činní. Já jsem tu dobu nezažil samozřejmě, logicky.

No a k těm některým postřehům a věcem, na které si myslím, že bychom se měli zaměřit a které mi přišly zajímavé například ze seminářů. Tak první otázkou teritoriality je to, jestli to vázání na trvalé bydliště bude skutečně přínosné.

Není nás mnoho v tomto sále, ale bylo by fajn, abychom... Ono to nemusí nezbytně znamenat, že teritorialita jako taková je absolutně nefunkční koncept. Myslím si, že v nějaké podobě být přijata má. Ale měli bychom se obrátit na exekutorské úřady a na komoru, aby nám daly přesnější data, nakolik na těch jednotlivých úřadech mají zkušenost například s ohledem na náhradní doručování, že ti lidé pobývají jinde než na trvalém bydlišti. Což se úzce dotýká otázky doručování.

Vím, že kolegyně Valachová se na tom bude nějak podílet. Možná je to zajímavá otázka i pro sociální výbor, protože třeba insolvenční zákon jsme přikazovali sociálnímu výboru, ale nevidím tady, že by na mě souhlasně pokyvovali zástupci sociálního výboru, že ten tisk chtějí.

Ministryně, paní doktorka Schillerová, tady teď není, takže mě neuslyší, můžu mluvit naprosto svobodně.

Nesporné je taky to, že nápad těch exekučních věcí klesá.

Což je pro ten opravdu exekucemi velmi těžce postižený region lepší se to, lepší se to.

Až příliš mnoho jsme možná v situacích, kdy to nemuselo být, zastávali a snažili se prosadit ty oprávněné zájmy věřitele. To budeme dělat i v rámci této novely exekučního řádu, ale vidíme z toho již teď cestu v podobě nějaké omezené teritoriality, v podobě nějaké teritoriality, která by dopadala na bagatelní nároky. Ale u toho musím zmínit již předem, že je potřeba to vnímat, za mě tedy minimálně, ruku v ruce s připravovaným návrhem zákona o soudních poplatcích.

Co tím říkáme těm věřitelům?

Velmi děkuji za to, že se to projednává.

Dobrý pozdní večer, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové. Já to vezmu rychle, protože jsem si vědom té pokročilé doby noční.

Ten náš návrh místní příslušnosti, té krajské místní příslušnosti, si myslíme, že je v tomhle mnohem lepší, byť přiznávám, a i to tady zaznělo, že má své nedostatky také. Ale tyto nedostatky velice, si myslím, důstojně vyváží přínosy toho návrhu. Nebudu se tomu věnovat nějak podrobně.

A to si myslím, že je špatně.